Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník, kterého nevidím.

Á, pan poslanec již přibíhá. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, moc se omlouvám za tento renonc, ke kterému dojde maximálně jednou za deset let. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se o návrh na odvolání jednoho člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Návrh podal poslanecký klub hnutí ANO a byl podán z toho důvodu, že uvedený člen dozorčí rady pan Jiří Mikl nebyl poslancem, jeho mandát tedy automaticky nezanikl a trval by až do roku 2015. Z politické dohody vzešel zájem navolit tuto dozorčí radu kompletně celou jako novou, a proto bylo navrženo realizovat odvolání tohoto jednoho člena dnes Poslaneckou sněmovnou. Za volební komisi navrhujeme je to relativně standardní postup provést odvolání veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a poprosím pana předsedu o závěrečné slovo a návrh na usnesení. Děkuji.